Pan premiér Babiš dneska řekl, že je tady vláda pro všechny. Pane premiére Babiši, já vám řeknu, pro koho tato vláda není. Tato vláda není pro politické vězně, tato vláda není pro lidi, kteří byli perzekvováni v době totality. Tato vláda není pro lidi, kteří trpěli za bývalého režimu. Naopak pro tyto lidi představuje vláda zklamání, protože mnoho z nich se domnívalo, že už nikdy za svého života nezažijí okamžik, za který budou všichni, kdo budou hlasovat pro důvěru vládě, spoluzodpovědní, že už nikdy nezažijí situaci, kdy budou mít komunisté tak obrovský podíl na moci, jak je tomu právě v dnešních dnech. Ona koneckonců není ani pro všechny důchodce, protože nejnižší důchody mají v této době právě ti, kteří trpěli za komunismu, nesměli vykonávat ty profese, které vykonávat chtěli, nebyl jim umožněn žádný kariérní růst a byli prostě odkázáni na to, že se ve svém profesním vývoji museli podřídit diktátu komunistů, že nedosáhnou lepší pozice, pokud do strany nevstoupí.

Ale ono se nic nezměnilo. Tak mi dovolte nějaká slova zopakovat: